Já nevím.

Navýšení emisních cílů pro naši zemi skoro o 100 %, pro oblasti, jako je zemědělství, ale i průmysl nebo stavebnictví. Takže tato vláda to vyjednala v uvozovkách výborně a to není diktát z Bruselu, to je vyjednání českým předsednictvím. Já nevím, proč jsme byli takoví servilní, nebo jak je to vůbec možné?

To se logicky promítne na cenách pro spotřebitele.

Emisní povolenky. Česká republika dohodla v Bruselu nejhorší podmínky, které mohly být, a lidé kvůli českému počínání v Bruselu v rámci českého předsednictví zchudnou. Většina tepláren v Česku chystá kvůli rostoucím nákladům od příštího roku zdražování, mnohdy půjde o dvojnásobek.

Systém nejen že nezastavilo, ale rozšířili ho na další oblasti včetně vytápění budov. To znamená, že je to určitá ekologická daň.

Je to moc i pro zelený Evropský parlament, který po českém předsednictví chtěl, aby udělalo výjimku pro domácnosti, protože i ten se bojí nedozírných sociálních dopadů, ale toho se naše vláda nebojí.

Za 300 milionů let.

Šílené. To není jenom náš názor, hnutí ANO. Zazněla úplně stejná kritika.

Takže české předsednictví nevyřešilo energetickou krizi.

Takže ta solidarita je ano často na tiskovkách, ale v realitě?

Zkrátka se nedohodli, ale dobrý. Tak říkám, že tato vláda má neskutečné štěstí.

Jestli je to úspěch? My si myslíme, že není.

Pan premiér to nechal všechno na svém ministrovi.